Návrh na zamítnutí ani pozměňující návrhy nebyly ani v tomto případě ve druhém čtení předneseny. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. I zde se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pane ministře, prosím, v tom případě máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne.

Úplně velmi stručně.

Tolik asi je to podstatné a budu také rád za hladké a rychlé projednání. Děkuji. Já vám také děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Není tomu tak. A nyní tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jak jste již zmínil při představení tohoto zákona, jak Sněmovna rozhodla, tak podruhé ve druhém čtení, po druhém čtení jsme se ve výboru pro životní prostředí již tímto zákonem nezabývali, a to z toho důvodu, že zde nebyly načteny žádné pozměňovací návrhy. Stejně tak v tuto chvíli nebyly načtené žádné legislativní úpravy, a můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.